Ano, děkuji vám. Ještě jednou tedy vám připomenu, že to, co máme nyní projednávat, je návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k ratifikaci Opční protokol o Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením.